Zopakuji poslední větu, že mě to trochu připomíná přístup vlády k zákonu o rozpočtové odpovědnosti.

Takhle jste si schválili zákon o rozpočtové odpovědnosti, a pokud dnes projdou pozměňující návrhy a schválíme tenhle zákon, tak přesně tak to bude s registrem smluv. Fér byla zcela vážná diskuse o tom, jestli registr smluv ano, nebo ne. Pokud jsme se rozhodli, že ano, tak ho nedělejme nefunkční.

Ale ta příčina není v tom, že máme registr smluv.

To je jedna ze zásadních úloh státu. Prostě nemůžeme koláč mít a současně ho jíst. Nemůžeme říkat, že tyhle podniky chceme, aby zůstaly státní, ale nechceme, aby zveřejňovaly smlouvy. Prostě budouli státní, musí zveřejňovat smlouvy. To je smysl zákona o registru smluv. Ta příčina je v tom, že ty podniky jsou státní, ne že existuje registr smluv. Z tohoto důvodu náš poslanecký klub nepodpoří ani jeden pozměňující návrh, ani zákon jako celek. Děkuji za pozornost. Já vám taky děkuji. Faktická poznámka pana poslance Martina Komárka. Prosím, pane poslanče. Já chci zareagovat na pana kolegu Kalouska. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já vím, že to panu Kalouskovi bude možná nepříjemné. Ale co se týče registru smluv, já s ním naprosto a do písmene souhlasím. Nesouhlasím, co se týče té rozpočtové odpovědnosti. Ale co se týče registru smluv, myslím, že to řekl naprosto přesně. Já vám děkuji. A nyní tedy řádně přihlášení do obecné rozpravy. Nejprve vystoupí pan poslanec Grospič, připraví se pan poslanec Vilímec. Takže pan poslanec Grospič se omlouvá z dnešního jednání. Nyní tedy pan poslanec Vilímec, připraví se pan poslanec Karamazov. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi načíst opravu tiskové chyby, která se dostala do mého pozměňovacího návrhu, který je evidován pod bodem H, a to v alternativě A, kdy místo písmene e), které je tam chybně uvedeno, by mělo být uvedeno písmeno f). Podotýkám, že i z důvodové zprávy vyplývá, že se skutečně jedná o osvobození z povinnosti registrovat smlouvy dobrovolných svazků obcí, nikoliv veřejných vysokých škol. Musím také konstatovat, že ta chyba byla převzata už z toho sněmovního tisku, který tu chybu také obsahuje. Takže proto musím učinit tuto opravu.

Děkuji.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci na tomto místě opakovaně vyjmenovávat všechna slabá místa a dlouze argumentovat, proč je zapotřebí registr smluv změnit. Zmíním jenom jen v krátkosti dvě oblasti, které dle mého názoru trápí praxi nejvíce. První z nich je klíčová otázka bezpečnosti země. Pomalu se proto v registru smluv začnou objevovat i citlivé údaje obsahující např. nákup výbušnin, o jejich přepravě či o investicích do technologií, které výbušniny vyrábějí. To snad při stávající bezpečnostní situaci nemůže ani nikdo myslet vážně. Apeluji proto na vás, kolegyně a kolegové, abyste schválili výjimku formulovanou v mém pozměňovacím návrhu pro smlouvy, které se týkají nakládání s výbušninami. Je naprosto nepřijatelné, aby takto citlivé údaje visely na internetu a každý zločinec se na ně mohl podívat, a tím potenciálně ohrozit bezpečnost naší země. Zastánci úplného zveřejňování však zapomínají, že akciová společnost není obec. Akciová společnost je podnikatelským subjektem, jehož primárním cílem je vydělávat peníze, které následně odvádí do veřejného rozpočtu. Pokud ztížíme těmto subjektům jejich postavení na trhu, řežeme tím pomyslnou větev nejen pod nimi, nýbrž i pod státem, kraji a pod obcemi. Uvědomme si také prosím, že budějovický Budvar se téměř v ničem neliší od celé řady dalších státních či krajských nebo obecních společností. Nemůžeme proto vyjmout Budvar, ale ostatní společnosti v registru smluv ponechat. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Nyní je přihlášen řádně do obecné rozpravy pan poslanec Jiří Zlatuška. Máte slovo, pane poslanče. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám velké pochybnosti o korektním postupu při té výjimce, která se předpokládá pro veřejné vysoké školy.

Dnešní právní režim, ve kterém jede registr smluv, umožňuje začleňovat řadu údajů.

Občas jsou ty smlouvy začerněné téměř celé, zase odkazuji na data, která jsou dnes obecně přístupná v registru smluv. U veřejných vysokých škol se jedná o veřejné korporace, které jsou srovnatelné svou velikostí, počtem zaměstnanců, rozpočty s takovými institucemi, jako jsou města.